Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bendl zdravotní důvody, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Černoch zahraniční cesta, pan poslanec René Číp do půl čtvrté pracovní důvody, pan poslanec Gabal do 15. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Holík zahraniční cesta, pan poslanec Jakubčík zahraniční cesta, paní poslankyně Konečná osobní důvody, paní poslankyně Lorencová zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková zdravotní důvody, pan poslanec Nykl do 16.30 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Polčák zahraniční cesta, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Seďa zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Šrámek zahraniční cesta, pan poslanec Volný od 15. do 17. hodiny zdravotní důvody, pan poslanec Vyzula zahraniční cesta a paní poslankyně Zelienková taktéž zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka do páté hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček zahraniční cesta, pan ministr Stropnický pracovní důvody a paní ministryně Válková do 16 hodiny pracovní důvody.

Jedná se o pevné zařazení zbývajících bodů z bloku smlouvy prvé čtení a z bloku zprávy, návrhy a další, a to na čtvrtek 19. června po pevně zařazeném bodu číslo 92, což je zpráva veřejného ochránce práv. Není námitek. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 86. Tento návrh byl přijat.

Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že jsme již druhý den opět svědky tentokrát čtvrtého dílu star war v podání paní ministryně Válkové, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu, a to bodu Informace ministryně Válkové o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce tzv. elektronické náramky. Pane předsedo, dovolila bych si tento bod navrhnout zařadit po bodu 69, tedy jako sedmý bod dnes.

Děkuji. Pan poslanec Volný s návrhem k pořadu schůze.

Je to 180. Ano, už to vidím.

Už tomu rozumím, takže by se jednalo o pevné zařazení bodu, protože tento bod nebyl ještě pevně zařazen.

Je to bod 15 tisk 182. To už dává smysl.

Prosím, pan poslanec Soukup.

Ano, dobrá. Registruji návrh pana poslance Soukupa. Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Nikoho dalšího nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve bychom se vypořádali s návrhem paní poslankyně Černochové, která si přeje zařadit nový bod, který by se jmenoval Informace ministryně spravedlnosti o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce atd., jak bylo načteno. Paní poslankyně si tento nový bod přeje zařadit jako sedmý bod dnešního jednání, to znamená po bodu 69. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?